Dám tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí v prvním čtení, který přednesl pan poslanec Foldyna. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 23 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro 17, proti 130. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Sedmá hodina, tak už asi nerozhodneme. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování číslo 24 bylo přihlášeno 154 poslanců, pro bylo 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání volebnímu výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání? Nikdo není, čili nebudeme hlasovat o dalších výborech. Konstatuji, že jsme tento tisk v prvním čtení projednali, a končím tímto dnešní jednání.